Kolegica Puh, izvolite. U ime kluba HNS-a tražim stanku na temu govora mržnje i alternativnih činjenica. Hvala lijepo u ime kluba MOST-a tražim stanku od 10 minuta. Hvala lijepa predsjedniče Sabora. U ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e tražim stanku u trajanju od 10 minuta kako bih progovorio o najavi mirovinske reforme.

Kolega Maras, izvolite. Hvala lijepo. Kolega Ljubić.

Izvolite. Poštovane kolege, kolegice. Imamo dvije trudnice, ne smijem reći trudnice, moram reći trudne osobe ubrzo ću to morati reć, tu negdje poboljšavaju demografsku sliku.

Imate razliku u ratu recimo u miru, imate stratešku razinu, operativnu i taktičku. Već je dokazano da 30 godina nakon što je Hrvatska izašla na svoje međunarodno priznate granice, nakon Oluje skoro 30 godina, da nemamo sustav i taj sustav još ne funkcionira, po tome mi nemamo pravni okvir za dolazak novca ovdje.

Ako nemamo prioritete A i B uvijek ide prije C i D, tko će doći u državu gdje je 5% zemljišta sređeno, to sam prije govori, a govorimo o OPG-ovima. Tko će doći u državu gdje uopće nema pravne sigurnosti kada je u pitanju investicijski ciklus, to sam također spomenuo koji je prosječno 10 godina, ako se zakoni mijenjaju skoro svake godine?

Ja mislim da je kombinacija tu i neznanje. Primjer jedan, Zakon o privatnoj imovini, evo to se sada odgodilo još 10 godina, to znači da smo mi još duboko u tom bivšem sustavu jer nismo riješili temeljna prava. Evo hrvatska dijaspora, pa jel moguće da 30 godina nakon rata nemamo još jedan pravi novi zakon o hrvatskoj dijaspori? Hrvatska dijaspora sedamdesetih godina novac izvana je pokrivalo trgovinski deficit te propale države. Šta je danas? Danas je svake godine deficit u Hrvatskoj 16 milijardi i nešta kuna, to izlazi za mirovine i za plaće, to dolazi iz istog koša. A tih 16 milijardi kuna svake godine nadoknadi hrvatska dijaspora koja vani broji skoro 3 milijuna ljudi, a ti ljudi nisu poželjni. Jel trebalo 30 godina da ukinemo onaj zakon da treba Hrvat do treće generacije, da ne treba znati jezik? Ti procesi se moraju ubrzati. Ne znam šta čekamo ovdje. Ako ne znaju neke glave raditi nek zaposle privatne tvrtke i mora biti sinergije između ministarstava i centralizirano planiranje jel ovako trošimo vrijeme i sredstva i ljudi odlaze.

Ali neću reći ime te stranke, ima svojih glava ovdje, ustvari u svakoj od njih čuči mali Staljin i njih je trebalo, davno, davno je trebalo njima zabraniti djelovanje u tom prostoru, a oni su još ovdje s nama. Također ta peta kolona nevladinih udruga koji dobivaju love od Hrvatske države, milijune dolara, kuna da peglaju po Hrvatskoj državi vani i tu nek traže novac u privatnom sektoru i od … i od Nizozemske vlade. Druga rasprava poštovana kolegica Marija Puh u ime Kluba zastupnika HNS-a. Izvolite. Zahvaljujem predsjedniče. Pa evo ovu današnju stranku iskoristila bi zbog neviđene količine govora mržnje koje nažalost možemo vidjeti u našem javnom prostoru na našim društvenim mrežama, po portalima, ispred raznih članaka. Imali smo prošli tjedan priliku vidjeti kolikim uvredama, kolikim prijetnjama, kolikom mržnjom je zasipana ministrica Blaženka Divjak, Iva Radić i brojne druge osobe koje su dale podršku Istambulskoj konvenciji. Nažalost, ono što je veliki problem je da se taj govor mržnje opravdava alternativnim odnosno zapravo izmišljenim činjenicama. Ja bih sada bila jako, jako kratka i samo navela tri lažne činjenice i dala njihovo pravo opravdanje. Prva lažna činjenica koja se koristi u javnoj raspravi je da Istambulska konvencija uvodi rodnu ideologiju, to je lažna vijest.

Druga lažna činjenica koja se koristi je da će Istambulska konvencija uzeti dio suverenosti Republici Hrvatskoj i između ostaloga to opravdanje se pronalazi u stručnom tijelu zvanom Grevio, koje je u Istambulskoj konvenciji navedeno. To također nije istina. Jedna od njih je i Konvencija o pravima djeteta, koju mi već odavno primjenjujemo, a na isti takav način Hrvatska mora i Ujedinjenim narodima slati izvještaje o provođenju i sustavu zaštite djece.

Treća činjenica koja se jako jako često povlači, a koja je još besmislenija je ta da će djeca u školi određivati da li su djevojčice ili dječaci. Apsolutno alternativna činjenica. Povukla bih paralelu i pitala vas da li se sjećate kada smo ulazili u Europsku uniju, svih onih prijetnji, zabrinutosti i strahova da više nećemo imati sira i vrhnja, da više neće moći biti kolinja. Pozivam sve na odgovornost, pozivam zastupnike, pozivam medije, a pozivam i same građane na odgovornost. Svi zajedno se moramo boriti protiv govora mržnje, protiv laži i protiv alternativnih činjenica kojima nas zasipaju. Nerazumijevanje, nažalost jednim dijelom proizlazi iz neznanja, a nažalost drugim dijelom se i namjerno određene interesne skupine služe krivim i drukčijim interpretacijama. To sve skupa povlači koliko nam je bitno obrazovanje, koliko nam je bitna reforma obrazovanja i koliko zapravo moramo raditi na samom obrazovanju, kako djece, tako i svih odraslih. Idemo dalje, sada je na redu Klub zastupnika MOST-a nezavisnih lista, poštovani kolega Miro Bulj. Izvolite. Hvala lijepo. Uvažene kolegice i kolege, želim vas upozoriti na ono što se događa sa putničkom lukom Gaženica u Zadru. Izgradnja je počela još 2009. godine u mandatu tadašnjega ministra Božidara Kalmete, otvorena je za vrijeme ministra Hajdaša Dončića. A utrošeno je ukupno oko 200 milijuna eura ili oko jednu i pol milijardu kuna osiguranih kreditom stranih banaka. Sada se daje na koncesiju na 20 godina turskoj kompaniji za samo nešto više od 32 milijuna kuna ili 1,6 milijuna godišnje. Dakle milijardu i pol vrijednosti za samo 32 milijuna kuna koja će ili 1,6 milijuna kuna godišnje. Zar to nije sumnjivo? Ima 1600 metara obale, tik uz grad Zadar. MOST je akcijom mladih u Zadru od početka natječaja za koncesiju Gaženica upozoravaju da je potreban veći angažman ministarstva i Vlade. Naime, Lučka uprava Zadar nema dovoljno ljudskih kapaciteta da provede uspješan natječaj za koncesiju jer je riječ o putničkom prometu koji uključuje i kruzere. To se nažalost pokazalo točnim jer je pristigla samo jedna ponuda. Ne znamo koje su točne reference ove kompanije International Port Operation Zadar, jer navodno osnovana baš samo za ovaj natječaj, a vlasnik je ista turska kompanija Global port's holding koja je zbog nepravilnosti ministarstva raskinulo ugovor, predugovor za koncesiju putničkoj luci Gruž u Dubrovniku. Pitamo se kakvi su to uvjeti koje ona nudi? Ne znamo.

Snažno se protivimo ovoj štetnoj koncesiji koju je dobila turska tvrtka odlukom Upravnog vijeća lučke uprave na 20 godina. Što ona nudi, a koliko dobivaju, a što Hrvatska gubi? Za korištenje cijele luke, infrastrukture, ugostiteljstva, za ekskluzivna korištenja, cijele izgrađene putničke infrastrukture vrijedne milijardu i pol kuna. Oni nude na 20 godina godišnje po milijun i 600 kuna, koncesija + varbijalni dio zarade u iznosu 2% Taj dio može se u velikoj mjeri izostaviti. Dakle u 20 godina koliko traje koncesija, RH bi dobila nešto više od 32 milijuna kuna. Samo godišnja rata povratka kredita nam je 7 milijuna kuna ili 5 puta više od godišnje dobiti. RH gubi na luci Gaženica, na kompaniji koja se javila na natječaj, dobiva na minimalnih 20 godina. Gdje je tu računica i korist za našu državu? Nudi se također zapošljavanje 28 ljudi, koliko čujemo iz šturih, dostupnih podataka.

Odluke na štetu interesa Republike Hrvatske, Zadra, donesene su u uskom krugu ljudi, jer odluku je donijelo 7 članova Upravnog vijeća Lučke uprave predvođene županom LoNginom. Tu napominjem da ima ljudi u županiji koji su direktno podređeni županu kao pročelnici županiji pa se pitamo kolika je njihova samostalnost u donošenju odluka? Oni su 12. ožujka pregledali i ocijenili ponudu te ju proglasili valjanom, a sve to bez uvida javnosti jer su našim lokalnim vijećnicima odbili dati na uvid uvjete natječaja i ponudu što je suprotno značaju ove strateške luke Zadar i međunarodnim konvencijama koji propisuju uključivanje javnosti kod donošenja odluka od strateškog značaja za zajednicu. Pomorsko dobro, luke, koncesije, to je ono na čemu se pljačkaju hrvatski ljudi i zbog čega odlaze mladi i to je dok se govori o nekakvim konvencijama, ispod radara nam prolaze ovakve kriminalne radnje. Ja ću osobno uputiti na Odbor za promet, tematsku sjednicu pošto sam član, i da se javno da sve na uvid i da se raspravi o ovome.

Iduća rasprava u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e, poštovani kolega Branimir Bunjac, izvolite. Hvala lijepa predsjedniče Sabora, uvažene kolegice i kolege. Ovih dana slušamo najave o mirovinskoj reformi budući se postojeći sustav nalazi pred kolapsom. Naime, u Hrvatskoj trenutno imamo 1,14 zaposlenih u odnosu na 1 umirovljenika a u pojedinih županijama npr. u slavonskima, broj umirovljenika već je nego broj zaposlenih. Posljedica je to nerješavanja problema u gospodarstvu koje je rezultirala demografskom katastrofom, prije svega kroz iseljavanje mladih.

Vlada nije znala riješiti problem ni većine dosadašnjih umirovljenika koji imaju daleko premale mirovine, više nalik na socijalne pomoći dok je s druge strane podijelila desetke tisuće povlaštenih mirovina i nepotrebnih prijevremenih mirovina, tzv. viškovima u nekad uspješnim tvrtkama. Tako danas imamo samo 19% umirovljenika koji su odradili puni radni staž. U ogledalu vlastite nesposobnosti, HDZ-ova većina ponovno poseže za najgorom mogućom mjerom, naime za uputama iz EU-a pa predlaže dodatne troškove za zaposlenike i penalizacije za umirovljenike. Traži se povećanje izdvajanja u II. stup kao i isplata dodatka za buduće umirovljenike. Ta isplata dodatka naravno bila bi iz proračuna. De facto, na taj način Vlada uvodi IV. i V. mirovinski stup i postavlja se pitanje koliko je još stupova potrebno da bi mirovinski sustav postao održiv? Potrebno je pod hitno II. mirovinski stup pretvoriti u dobrovoljni a svima onima koji se žele prebaciti u I. stup, to omogućiti bez ikakvih posebnih uvjeta. Naravno zajedno sa njihovim sredstvima koje su do sada uštedjeli. II. mirovinski stup je potpuni promašaj jer osim što je povećao javni dug za 1/

Hrvatski građani moraju znati da si njihovim novcem tzv. fond menadžeri isplaćuju godišnje oko 150 000 eura bez ikakve odgovornosti za uspješnost društava kojim upravljaju. Oni između ostaloga kupuju dionice koje vrlo često propadnu kao što je bio slučaj sa Dalekovodom, Agrokorom, Petrokemijom i nekim drugima. Vlada također predlaže produljenje radnoga staža do 67 godina i ukidanje bonusa za produženi radni staž i ukidanje beneficiranoga radnog staža čemu se Živi zid najodlučnije protivi. Prije bilokakvog produljenja radnoga staža, potrebno je riješiti pitanje nezaposlenosti. Hrvati danas prosječno žive 75 godina što znači da bi najavljenom mirovinskom reformom oni uživali u svojim mirovinama samo 8 godina u prosjeku, naravno.

Sada je na redu Klub zastupnika SDP-a, poštovani kolega Gordan Maras, nije ovdje pa gubi pravo govora i nakon toga je Klub zastupnika HDZ-a, poštovani kolega Božo Ljubić, izvolite.

U nedjelju 18. ožujka smo obilježili 23. obljetnicu potpisivanja mirovnog sporazuma iz Washingtona, događaja koji ima povijesnu važnost i za Hrvatsku i za BiH, a posebice za sudbinu Hrvata u BiH-u. Tim sporazumom je zaustavljen rat između Hrvata i Bošnjaka u BiH, stvorena je hrvatsko-bošnjačka federacija. Sporazum je u ime Hrvata iz BiH-a potpisao Predsjednik Tuđman a ispred Bošnjaka predsjedavajući Predsjedništva BiH-a Alija Izetbegović.

Federacija je uspostavljena na teritorijima pod kontrolom Armije BIH i HVO, odnosno dva privremena administrativna aranžmana Republike BIH i Hrvatske Republike Herceg-Bosne. U Washingtonu je zaključeno da će se nakon završetka rata čitava BIH kantonizirati. Hrvati iz BIH nisu bili sretni što su morali u novostvorenoj Federaciji odreći se Hrvatske Republike Herceg Bosne, entiteta zahvaljujući kojemu su uspjeli obraniti veći dio područja koja su nastanjivali i zahvaljujući kojemu su kroz sve godine rata ostvarivali socijalna i ekonomska prava. Tim više što su ulazili u zajednicu sa višestruko brojnijim Bošnjacima s kojima su vodili jedan krvavi rat godinu dana, opravdano strahujući od majorizacije i dominacije.

A Hrvatska je jamčila Hrvatima uspostavom konfederalnih odnosa između Hrvatske i Federacije jednakopravnost. Što je uslijedilo nakon toga? Daytonski mirovni sporazum BIH je uspostavljena u dva entiteta, Republike Srpske i Federacije BIH, a konfederacija RH i Federacije je odbačena. Godine 2002. nametnutim promjenama Ustava entiteta izbornog zakona od strane predstavnika međunarodne zajednice, pod motom konstitutivnosti sva tri naroda na čitavoj teritoriji BIH, instrumenti zaštite kolektivnih prava Hrvata u Federaciji su eliminirani, a u drugom entitetu se nije dobilo ništa. Posljedica je da Hrvati danas nisu u stanju više birati niti legitimne predstavnike u institucije koje su Ustavima entiteta države predviđene za zastupanje naroda. Ustavni sud BIH je na osnovu moje apelacije iz 2014. presudio da je Izborni zakon nužno izmijeniti da bi se svakom narodu omogućilo legitimno političko predstavljanje naroda u institucijama kao što su Domovi naroda, entiteta i države i Predsjedništvo BIH. U ovom momentu Bošnjačka strana vrlo otvoreno opstruira provedbu slova i duha Odluke Ustavnog suda, što prijeti destabilizacijom i BIH uz moguće posljedice i na širu regiju. Zašto? Odgovor je vrlo prozaičan. Zadržavanjem dominacije vrši se selektivna, neproporcionalna redistribucija financijskih i prirodnih resursa. Navest ću samo jedan primjer, a mogao bih desetine. Na osnovu diskriminatornih koeficijenata raspodjele prihoda iz PDV-a i carina s jedinstvenog računa prema općinama i županijama, Sarajevska županija je u periodu od 8 godina nepripadajući „uprihodovala“ preko 1,2 milijarde konvertibilnih maraka, a sve većinske hrvatske županije su izgubile. Kako? Pa tako što je Sarajevskoj županiji dodijeljen koeficijent 2, a većinskoj Hrvatskoj Herceg Bosanskoj sa sjedištem u Livnu koeficijent 1,1. Zato se hoće zadržati dominacija. Pozicija Hrvata u entitetu Republika Srpska je još lošija jer su tamo Hrvati pred potpunim nestankom i broj je pao ispod 5% prijeratnog broja. Međutim, to nema veze s Washingtonom, pa o tome drugom prilikom. Zašto ovo danas govorim? Još je mjesec i pol ostalo za izmjenu Izbornog zakona jer su u listopadu izbori. Jer se Ustavom zajamčena konstitutivnost ostvaruje između ostalog, Izbornim zakonom, kao najvažnijim aktom nakon Ustava. Jer je Hrvatska u naše ime potpisala i Washingtonski i Daytonski mirovni sporazum. Jer je Hrvatska članica Vijeća za implementaciju mira u BIH, vrhovnog suverena BIH. Jer se hrvatski prostori u BIH prazne od Hrvata, a najviše Herceg-bosanska županija koja pokriva 25% teritorija Federacije BIH i čuva leđa većem dijelu jugozapada Hrvatske. Već je više od godinu dana od kad sam ja još tadašnjem predsjedniku Sabora Petrovu poslao prijedlog Odbora za Hrvate izvan Hrvatske, da se na raspravu u Saboru stavi točka o položaju Hrvata u BIH i u Bosni i Hercegovini kao najvažnijem susjedu Hrvatske. Do sada ništa. Raspravljamo mjesecima da li treba stanku za poskupljenje banana omogućiti u 9,30 ili u 14,00 sati. Godinu dana o simbolima iz drugog svjetskog rata, raspravljamo o svjetonazorskim pitanjima kao da možemo promijeniti jedan drugome svjetonazor, a nestaje nam narod u susjednoj državi, a iz ove države dakle, odlaze ljudi svih nazora i simptomatično je da se ovdje nađe uvijek zapreka investicijama stranim. To je jedino što može narod ostaviti u ovoj zemlji.

Poslovnika Hrvatskog sabora. Na donošenje Plana primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na 2. čitanje Zakona, temeljem čl. 214. Poslovnika. Raspravu su proveli Odbor za Europske poslove, Odbor za pravosuđe, Odbor za zakonodavstvo, Odbor za obitelj, mlade i sport. Molio bih sada predstavnicu predlagatelja da dodatno obrazloži prijedlog. S nama je poštovana ministrica vanjskih i europskih poslova Marija Pejčinović Burić. Izvolite ministrice. Gospođe i gospodo zastupnici Hrvatskog sabora. Kao što je rečeno, pred vama je Plan usklađivanja zakonodavstva RH s pravnom stečevinom za 2018. godinu. Sukladno dosadašnjoj dinamici procesa preuzimanja zakonodavstva s pravnom stečevinom EU, RH je kao i ranijih godina i ove godine izradila Program Vlade RH za preuzimanje i provedbu pravne stečevine EU za 2018. godinu, čiji je sastavni dio i predmet vaše rasprave i predmet prihvaćanja Plan usklađivanja gospodarstva. Ovaj Plan predstavlja sveobuhvatnu informaciju saborskim zastupnicima o zakonodavnim aktivnostima koje Vlada RH planira tijekom 2018. godine, a koji proizlaze iz članstva u EU, naše obaveze, daljnjeg preuzimanja pravne stečevine EU u nacionalno zakonodavstvo i svih obaveza koje proizlaze iz odgovora RH u povredama prava EU. Uzevši u obzir činjenicu kako se pravna stečevina EU kontinuirano razvija i mijenja, Hrvatska danas, kao članica EU mijenja svoje zakonodavstvo paralelno s drugim državama članicama. No, isto tako, kao ravnopravan partner za stolom s ostalim, Hrvatska kroz svoje predstavnike aktivno sudjeluje i u pripremi i samoj izradi zakonodavstva EU. Pri tom je važno istaknuti ključnu ulogu Hrvatskog sabora u tom procesu koji su nacionalni parlamenti dobili sa tzv. Lisabonskim ugovorom od 2009. godine. To je uloga koja se očituje kroz njegovo pravo da neposredno, zajedno sa nacionalnima parlamentima država članica, provodi postupak provjere, poštovanja, načela supsidijarnosti u prijedlozima zakonodavnih akata EU. Osim ovog neposrednog sudjelovanja Hrvatski saboru, svoj utjecaj na razvoj zakonodavstva na razini EU, ostvaruje i posredno provođenjem nadzora nad radom i djelovanjem Vlade Republike Hrvatske u institucijama EU prvenstveno Vijeću EU putem razmatranja stajališta RH o dokumentima EU, u cilju što boljeg ostvarivanja i zaštite nacionalnog interesa RH. U konačnici uloga Hrvatskog sabora očituje se u donošenju nacionalnih zakona, kojima se preuzima i osigurava provedba novo donesene pravne stečevine EU. Stoga je Vlada i za ovu godinu izradila i 21. prosinca prošle godine usvojila program Vlade RH, za preuzimanje i provedbu pravne stečevine za 2018. g. jednogodišnji programski dokument koji predstavlja učinkovit instrument za planiranje i praćenje preuzimanje pravne stečevine. Sastavni dio programa za vlade RH za preuzimanje i provedu pravne stečevine je plan usklađivanja zakonodavstva s pravnom stečevinom za 2018.g. Plan sadrži 59 zakona, kojima se preuzima nova pravna stečevina EU, gdje Hrvatska slijedom aktivnog praćenja razvoja pravne stečevine od strane nadležnih tijela državne uprave mijenja svoje zakonodavstvo. I ove godine, ovaj plan zakonodavnih aktivnosti, orijentacijski je podijeljen prema kvartalima. Tako u prvom kvartalu se planira uputiti u Sabor 35, u drugom 14, u trećem 7 i u četvrtom 3 zakonska prijedloga kojima se usklađuju s pravnom stečevinom. Napominjem kako osim nove pravne stečevine plan za 2018. g. sadržava i sve obaveze za 2018. koji proizlaze iz odgovora RH u povredama prava EU. Nastavno na navedeno, posebno ističem važnost pravovremeno preuzimanje pravne stečevine EU, jer u slučaju ne preuzimanju pravne stečevine u nacionalno zakonodavstvo u određenim rokovima, protiv RH pred sudom EU, može se pokretni postupak zbog povrede prava EU, a konačni ishod postupka pred sudom, može dovesti do utvrđivanja novčane kazne zbog povrede prava EU. Stoga ovaj plan predstavlja i učinkoviti instrument za planiranje i praćenja preuzimanja pravne stečevine EU, te ujedno ima i preventivni učinak u odnosu na postupku koje Europska komisija može pokrenuti protiv Hrvatske zbog povrede prava EU. Plan za usklađivanje zakonodavstva, Hrvatske s pravnom stečevinom, u tekućoj godini, jedan je od dokumenata koji pridonosi učinkovitom funkcioniranju u uvjetima članstva EU, kao i promicanju nacionalnih interesa kroz sudjelovanje u kreiranju zajedničkih politika EU. Važno je istaknuti, kako se kontinuiranjem preuzimanjem nacionalnog zakonodavstva s pravnom stečevinom EU, osigura pravovremena i pravilna primjena preuzetog zakonodavstva, koji ima za cilj poboljšanje pravnog okvira, bilo da je riječ o temeljnim slobodama, sigurnosti prometa, zaštiti javnog zdravlja ili drugim područjima. Na primjer, ove će se g. stupanjem na snagu Zakona o dostupnosti mrežnih i mobilnih aplikacija, omogućiti novi, pristupačniji način pristupanje internetskim stranicama i mobilnim aplikacijama, svim korisnicima, a osobito osobama s invaliditetom. Proširenom definicijom pojama droga, npr. u Zakonu o suzbijanju zlouporabe droga, spriječiti će se trgovina tvarima opasnim za život i zdravlje, te na taj način, osigurati zaštita javnog zdravlja i društva u cijeli. A uvođenjem jedinstvenim karata za sve linije javnog prijevoza, koji uključuje, vlakove, autobuse, tramvaje, brodove, olakšati će se organizacija putovanja hrvatskim građanima. Nastavno na navedeno, a uzevši u obzir ključnu i nezamjenjivo ulogu Hrvatskog sabora, u raspravi i donošenju zakonodavnih prijedloga, predlaže se Hrvatskom saboru, usvajanje ovog plana usklađivanje zakonodavstva Hrvatske s pravnom stečevinom EU, za tekuću 2018. g. Hvala lijepo. Nema replika, pa onda prelazimo na rasprave po klubovima, želi li se netko od odbora, ispucavam se, želi li se netko od predstavnika odbora javiti? Hvala gospodine predsjedniče. Poštovana gospođo potpredsjednice Vlade, kolegice i kolege. plana usklađivanja zakonodavstva RH sa pravnom stečevinom EU, za 2018. g. predviđa donošenje 59 zakonskih mjera, tj. novih zakona ili izmjena i dopuna već postojećih zakona. Većina tih zakonskih mjera njih 49 od ukupno 59 Vlada predlaže da se donesu do ljetne stranke Hrvatskoga sabora. U tom pogledu smatramo da je vrlo moguće očekivati da će na kraju dinamika donošenja novih zakona ili zakonskih promjena, biti ponešto drugačija od plana kojeg danas Vlada RH, predstavlja Hrvatskom saboru, a tim više što se u prvoj polovici godine moraju donijeti i zakonodavni akti koji su bili predviđeni u prošlogodišnjem planu, kao što je npr. Zakon o vanjskim poslovima. Međutim, smatramo da iako je vjerojatno prebacivanje nekih zakonskih prijedloga s jednog kvartala na drugi, najvažnije to, da na kraju proces usklađivanja s pravnom stečevinom teče u raznim vremenskim okvirima, odnosno, da se izbjegne pokretanje postupaka Europske komisije protiv RH, pred Sudom EU. I u tom pogledu Ministarstvo vanjskih i europskih poslova ima koordinacijsku ulogu i ovdje želim posebno istaknuti predani rad djelatnika sektora za europsko pravo u MVP-u. Međutim, naravno, uspješan rad u procesu … [[Govornik se ne razumije.]] ovisi o učinkovitom funkcioniranju svih vladinih resora koji moraju na vrijeme pripremiti zakonodavne akte kao i naravno rasprave i donošenje odluka u Hrvatskome saboru.

Potporu Ministarstvu vanjskih i europskih poslova potpredsjednici Vlade i svim djelatnicima vanjskih i europskih poslova, te na kraju zaključiti kako će Klub zastupnika HDZ-a podržati predloženi Plan usklađivanja sa pravnom stečevinom. Hvala vam. Imamo dvije replike. Prvo je poštovani kolega Glasnović, izvolite. Poštovani kolege, gospodin Stier ovako. Meni se čini da svi ovi procesi idu presporo za nas. To sam rekao jutros. Usklađivanje tih propisa EU ako traje beskrajno mi nikad nećemo stvorit sustav u određeno vrijeme. Mi nemamo mehanizam pravni da njih primijenimo na terenu. Sve dobro zvuči na strateškoj razini, a na taktičkoj razini provedbe nema. Imamo disfunkcionalno sudstvo, imamo pravno naslijeđe SFRJ. Mi se moramo u koštac, moramo se hrvat, borit protiv prvenstveno sive ekonomije, korupcije na svim razinama. Primjer lex Perković. Neki suci odlučili treba izručiti te bivše udbaše. Neki su bili protiv. Vani privatno vlasništvo je svetac, svetinja kao pravo glasa. To nemamo. Pogledajte Hrvate kad imate Hrvate vani, kad govorimo recimo Ministarstvo vanjskih poslova kakva prava Hrvati imaju u Saboru pravo manjina u srpskom Parlamentu. Ima li jednoga tamo? U mađarskom Parlamentu imate Hrvata samo on nema pravo glasa, a mi smo jedinstveni po tom pitanju. Ja se bojim presporo. Ta birokracija koja traje toliko dugo da mi riješimo ključne probleme. Ako to dođe prekasno ja se bojim za ovu državu da ćemo doživjeti što sam rekao … [[Govornik se ne razumije.]] i Venezuela. O tome nitko ne govori. Mi moramo brzo raditi, ubrzati te procese. To je rekao gospodin Lovrinović. Ako to ne napravimo brzo, ako nemamo pravni okvir za investicije, ako ne riješimo korupciju onda izgleda da ćemo doživjeti scenarij jedan ko one propale bivšeg eksperimenta. To presporo ide. Prije odgovora kolege Stiera samo bih pozdravio učenice i učenike i njihove nastavnike Osnovne škole Vugrovec iz Kašine. Gospodine predsjedniče, kolega Glasnović upravo zbog toga je važno dati ovdje potporu i Ministarstva vanjskih i europskih poslova koji ima tu koordinacijsku ulogu da se ne bi kasnilo u donošenju svih potrebnih zakona kojima preuzimamo pravnu stečevinu EU, jer u pravu ste kada kažete nije samo u tome što ćemo mi najaviti da ćemo nešto napraviti, nego doista da se na vrijeme to napravi. U protivnome naravno da se pokreće mehanizam koji ima i Europska komisija koja može i tužiti RH pred sudom EU. No, nije samo to problem, nego i puno važnije. Naši građani neće osjetiti benefite tih zakona ukoliko se oni ne donesu i ukoliko se oni naravno dosljedno ne implementiraju. Što se tiče ovih drugi tema otvorili ste niz, ali u potpunosti se slažem pitanja poštivanja privatnog vlasništva kao jednog od temeljnih principa na kojemu možemo doista izgraditi modernu Republiku Hrvatsku. Nedavno smo imali kada je bilo pitanje tzv. bivših stanarskih prava, danas zaštićenih najmoprimaca način na koji se debatiralo ovdje po meni je išlo u potpuno jednom krivom smjeru. Jasno da kao socijalna država moramo izaći u susret onima koji su najslabiji, ali prvo bi trebali znati koji su ti najslabiji da ne bi mi iskoristili novac poreznih obveznika da bi ga dali možda onima koji to doista ne treba. I način na koji se debatiralo doista nije poštivalo taj princip privatnog vlasništva u pravoj mjeri, tako da sam se ja prisjetio … [[Govornik se ne razumije.]] kada je posvetio svoju knjigu svim socijalistima u svim strankama. Poštovani kolega Lovrinović. Uvaženi kolega zastupniče Stier, kada raspravljamo u ovom Saboru o pravnim stečevinama EU možda bi bilo dobro da jednom stavimo baš temu što su to stečevine EU. Jer to je, to nije homogena skupina država, to je heterogena skupina.

Pa bi bilo dobro da zaista raspravimo jedan put što su to stečevine, gdje je hrvatski narod tu, gdje je naša tradicija, kultura, u kojoj mjeri se mi uklapamo u to itd. Javio sam se za ovu repliku, jer ste ovdje vrlo kratko rekli, da točka dnevnog reda znači usklađivanje sa pravnim stečevinama EU i rekli ste da klub HDZ-a daje bezrezervnu podršku tome.

Izvolite. Da, hvala vam puno zastupniče na tom pitanju. Da se pojasni što se tiče Istambulske konvencije ona nije u ovom planu koji smo danas dobili iz Vlade RH iz prostog razloga što je ona dokument Vijeća Europe, dakle ne EU prema tome ona nije pravni dio stečevine EU. Vijeće Europe i EU iako imaju sličan naziv su ipak dvije različite organizacije, npr. u Vijeću Europe je i Ruska Federacija koja nije niti potpisala Istambulsku konvenciju.

Što se tiče pravne stečevine u principu kao što znate zakonodavni akti koji se donose uglavnom na prijedlog komisije, a onda uz suodlučivanje država članica kroz Vijeće i Europskoga parlamenta koji predstavlja građane, može biti ili uredbe koje se direktno primjenjuju ili mogu biti direktive koje traže onda da svaki nacionalni parlament mora kroz svoje zakone to urediti, slijedeći te smjernice, ali vodeći računa na posebne prilike u svakoj državi, pa tako mi to činimo i sa ovim planom za RH. Što se tiče ovog drugoga, ja ću vam reći sada moje mišljenje. Mislim Srednja Europa uključuje naravno i Austriju, uključuje naravno ako hoćete i Bavarsku kao dio Njemačke, naravno uključuje i Višegradsku skupinu. Svaki put kada smo se mi zatvorili Srednjoj Europi nažalost nismo završili u nekom Beneluxu nego na političkom Balkanu. Mislim da trebamo imati naše stavove, našu privrženost zapadnoj demokraciji, ali jako dobre odnose i sa tim članicama u EU. Izvolite.

Hvala lijepo gospodine predsjedniče Sabora. Pozdravljam uvaženu potpredsjednicu Vlade i ministricu vanjskih poslova Mariju Pejčinović Burić sa suradnicom. I evo odmah na početku kažem da i Klub zastupnika SDP-a će podržati ovaj plan i mi smo izuzetno sretni i zadovoljni što je ovaj plan je konsenzusom bio uvijek podržan od strane proeuropskih strana u hrvatskom Parlamentu i mislim da treba tako i ostati. On donosi jednogodišnje mjere usklađivanja odnosno dinamiku usklađivanja sa europskim acqisom što je jako važno za sve nas skupa ovdje. Primjedbu koju bi uputio je da se ovaj plan podnosi danas, ali danas je ustvari kraj prvog kvartala i ako hoćemo plan za cijelu godinu onda bi ga trebalo podnijeti na početku kvartala tako da imamo za sva četiri kvartala pregled stvari koje ćemo usvajati u Hrvatskom saboru. Ono što je izuzetno važno također je pitanje kontrole provedbe ovog plana. Mi znamo da je on uvijek bio na svakoj sjednici Vlade i mislim da to treba zadržati. Vlada mora jednostavno pratiti svaki tjedan kako se ovaj plan provodi jer jednostavno on ima i svoj reformski potencijal, reformski karakter jer tu se Hrvatska usklađuje sa pravnom stečevinom koju i sama na kraju krajeva definira kroz svoje sudjelovanje u raznim formatima Vijeća ministara, a na kraju krajeva i kroz naše zastupnike u Europskom parlamentu. Što je pravna stečevina, to bi trebalo biti svima poznato. Onome koje nije poznato može to naći u bazi podataka EU, dakle svi dokumenti pravni koji čine pravnu stečevinu tamo se mogu naći, a vjerujem da na to može i uputiti Ministarstvo vanjskih i europskih poslova. Dakle tu ne bi trebalo biti nikakvih nedoumica. U političkom smislu to je zajednički nazivnik svih političkih obitelji i grupacija koje djeluju u Europi, bilo da se radi o demokršćanima, socijaldemokratima, liberalima, zelenima i svima ostalima koji su izabrani od strane europskih građana. Prema tome, u vrijednosnom smislu ja mislim da isto može se raspravljati, ali da nećemo doći do nikakvih problematičnih stvari na kojima je utemeljena sama pravna stečevina. Dodatno, kada govorimo o reformama, da, ovaj dokument ima i reformski jedan karakter. S druge strane žalosno je da je to jedini reformski dokument koji dobijamo u Hrvatskom saboru. Svjesni smo da je prije nekoliko dana prije nekoliko tjedana Europska komisija jasno utvrdila u okviru Europskog semestra da se u Hrvatskoj ne provode strukturalne reforme, što nije ni čudo, kada nismo u stanju niti ratificirati jednu konvenciju nego je dovodimo mimo njenog smisla, sadržaja i svrhe u kontekst unutarstranačkih borbi za prevlast ili borbi između različitih političkih stranaka potpuno odvojenih od smisla i sadržaja takve jedne konvencije. Dakle nismo se jednostavno u stanju koncentrirati na sadržaj kako bi ljudima ove zemlje unaprijedili život, kako bi digli kvalitetu životu u bilo kojem segmentu, uključujući u segmentu zaštite žena od nasilja nego ćemo svaku stvar ovdje pretvoriti bilo unutarstranačku bitku za prevlast, bilo unutar međustranačku bitku za prevlast u državi, zaboravljajući one zbog koji jesmo ovdje u Saboru, a to su hrvatski građani, zaboravljajući njihove probleme i zaboravljajući da smo tu da unaprijedimo njihov život u svim segmentima. I to je ono što je porazno u našem Saboru, raspravljamo, svađamo se ovdje dižemo tlak jedni drugima, emocije o potpuno nebitnim pitanjima za građane dok jednostavno što zbog neznanja ili zbog drugih stvari prolaze stvari zbog kojih jesmo ovdje, a to je rješavanje problema samih građana i dizanje kvalitete njihovog života. Hvala lijepo. Izvolite. Kolega Klisović, neovisno o tome tko pripada kojoj političkoj opciji, od trenutka ulaska Hrvatske u EU dakle kada smo postali članica treba napomenuti jednu stvar, Hrvatska je jedina članica EU koja je usklađivala zakonodavstvo sa zakonodavstvom EU i praktički odmah morala implementirati. Dok onaj paket one desetke prije nas oni su imali jedan drugačiji proces. Međutim uzmimo ovih 5,5 godina koliko smo mi zakona promijenili da bi promijenili jednu ekonomsku i gospodarsku sliku u RH? Koliko smo mi zakona promijenili da bi svojim poduzetnicima omogućili da budu ravnopravni u utrci sa svojim kolegama? I ovi rezultati koji pokazuju visoki rast izvoza su isključivo posljedica toga što su se ljudi sami snašli, otvorile su se granice i počeli su sami plasirat svoje proizvode. Dakle, drago mi je što ste na kraju rekli da neke stvari nemaju političku obojenost. Imaju nešto što je za dobrobit naših građana, sad se samo postavlja pitanje da li je neki reformski zakon, za kojega svi u dubini duše znamo da dugoročno donosi nešto dobro Hrvatskoj i hrvatskim građanima, a trenutačno je možda dobar politikantski štos protiv onih koji su na vlasti, da li u tom trenutku to politikantstvo trebamo maknuti na stranu i zajedno prionuti da taj zakon donesemo i da tu reformu donesemo? Mislim da je to elementarno pitanje za ovaj Sabor i za sve nas koji ovdje radimo, jer naprosto bilo tko da poduzme kakav reformski zahvat, onaj tko u tom trenutku ne snosi odgovornost za Hrvatsku ga napada, a to je ono što nije dobro.

Poštovani kolega Šuker, odgovor na vaše pitanje je da. Politikantstvo treba izbaciti kada se govori o ključnim reformskim stvarima u ovoj zemlji koje utječu na boljitak i kvalitetu života građana. Ali nije to samo politikantstvo između stranaka koje se bore za prevlast u državi, to je politikantstvo nažalost i unutar stranaka. To je modus operandi hrvatske političke scene. Onaj koji nas vuče kao uteg dole u blato, umjesto da nas digne gore. Ja ću se osobno protiv toga boriti i pokušati svaki put, ne pokušati, nego napraviti tako. Svaki puta glasati u ovom Saboru u skladu sa svojom savješću, ako dobro razumijem materiju koja je predmet zakona. Nitko od nas ne može kazati da je u svakoj zakonskoj materiji stručnjak i da prilično dobro razumije, ali ono što razumijem sigurno neću glasati mimo svoje savjesti, pozivam tako i druge. Niti ću stavljati unutarstranački ili međustranački borbu za vlast i prevlast ili za politički utjecaj iznad sadržaja zakona zbog kojeg smo mi ovdje. Što se tiče našeg sudjelovanja u definiranju pravne stečevine, da mi smo kad smo ušli u Uniju ona je već bila poprilično veliki korpus pravila i mi smo je morali prihvatiti, cijeli pregovori su ustvari usklađivanja sa pravnom stečevinom. Nije tu pitanje natezanja da li ćemo mi dobiti ili nećemo dobiti nešto od EU, to je pitanje procesa u stvari, prilagođavanja pravnoj stečevini. Sada kada smo ušli, sada jednako kao i drugi definiramo takve stvari i to je ono što je dobro i zato vidim ustvari, naš rad u Bruxellesu kao jedini reformski rad. Zato što nijedna hrvatska Vlada nije imala dovoljno političke snage da napravi prave reforme, jer smo uvijek upadali u ove politikantske stvari o kojima govorite, bilo da je HDZ na vlasti ili SDP jednako i to treba promijeniti. Ali mi smo odgovorni za tako nešto, mi moramo svojim primjerom pokazati da se može drugačije raditi i funkcionirati na političkoj sceni.

Zakon o obrani kao temeljni zakon iz područja obrane donesen je 2013. godine, a ove predložene izmjene i dopune obuhvaćaju 33 članka. Prijedlog zakona u ovom Saboru prihvaćen je 26. siječnja 2018. godine. Konačnim prijedlogom zakona u odnosu na rješenja iz prijedloga zakona, dodatno se uređuje definiranje pojmova, predlaže se da se Oružane snage RH koristi naziv hrvatska vojska. Budući da je sustav zemaljske protuzračne obrane, osim zračnog motrenja i navođenja ranije već izdvojen u hrvatsku kopnenu vojsku, predlaže se da naziv „grane“ umjesto „Hrvatsko ratno zrakoplovstvo i protuzračna obrana“ bude „Hrvatsko ratno zrakoplovstvo“ Važećim Zakonom o obrani propisano je da se oružane snage koriste kao pomoć institucijama civilne vlasti i stanovništva u slučaju katastrofa, velikih nesreća i nesreća, potrage i spašavanja, prijevoza unesrećenih ili oboljelih. Predloženom odredbom precizira se da prijevoz unesrećenih ili oboljelih koje obavlja hrvatska vojska obuhvaća i hitan medicinski let. Mobilizacija oružanih snaga izvodi se u ratnom stanju i stanju neposredne ugroženosti. Ovim zakonom se predlaže da se mobilizacija hrvatske vojske može izvoditi i u slučaju katastrofa i velikih nesreća. Predloženim zakonom omogućuje se osnivanje visokih učilišta za provedbu obrazovne i znanstvene djelatnosti za potrebe obrane. Poznato vam je da se na Hrvatskom vojnom učilištu dr. Franjo Tuđman izvode studijski programi koji su u okviru naših sveučilišta, studijski programi, vojno vođenje i upravljanje i vojno inženjerstvo. Izvode se u okviru Sveučilišta u Zagrebu, a vojno pomorstvo u okviru Sveučilišta u Splitu. I počet će se izvoditi u akademskoj godini 2018./2019. Kao što je Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju dao okvir za osnivanje, tako i predloženim zakonom dajemo okvir za budući status hrvatskog vojnog učilišta kao djela sveučilišne zajednice. Uz navedeno, cilj izmjena i dopuna zakona je proširenje zakonske osnove za operativnije i učinkovitije djelovanje obrambenog resora, kako bi se u potpunosti mogao preuzeti jedan od ključnih uloga u sustavu domovinske sigurnosti. Stoga, u potporu navedenom normativnom djelu predlažemo doraditi odredbe Zakona o obrani s obzirom na to da odredbe zakona iz 2013. godine u odnosu na obveze i prava pričuvnika nisu detaljno uređene. Predlaže se i jasnije definiranje svih kategorija vojnih obveznika, ročnika, razvrstanih i nerazvrstanih pričuvnika kao i preciznije utvrđivanje njihovih prava i obveza. Ovim promjenama omogućit će se proširenje personalne baze za popunu profesionalnog i pričuvanog sastava Oružanih snaga i time omogućiti veća operativnost u provedbi zadaća. Pričuvni sastav Oružanih snaga dijeli se na ugovornu i mobilizacijsku pričuvu, a mobilizacijska pričuva na nerazvrstanu i razvrstanu pričuvu. Za vrijeme službe u oružanim snagama radno pravni status pričuvnika koji je u radnom odnosu uređuje se Zakonom o radu. Pričuvnici pozvani na službu u Oružane snage imaju pravo na novčanu naknadu i na naknadu putnih troškova za vrijeme provedeno u službi u Oružanim snagama. U 2017. godini donijeli smo odluku o naknadi koja je iznosila 150 kuna po danu za svakog pričuvnika. Dragovoljno vojno osposobljavanje provodi se od 2008. godine u vrijeme kada nije na snazi obveza služenja vojnog roka. Od 1. siječnja 2017. povećali smo naknadu ročnicima za dragovoljno vojno osposobljavanje s 1160 kuna na 2000 kuna mjesečno te je sigurno i to doprinijelo da smo po prvi puta od 2008. godine u jednoj godini imali i treći uputni rok na dragovoljno vojno osposobljavanje. Prema predloženom zakonu na dragovoljno vojno osposobljavanje mogu se uputiti vojni obveznici do posljednjeg dana kalendarske godine u kojoj navršavaju 30 godina. Ovaj prijedlog razlikuje se od dosadašnje odredbe zakona prema kojem se na dragovoljno vojno osposobljavanje može uputiti vojni obveznik koji navršava 29 godina života. Dragovoljnim vojnim osposobljavanjem stječu se potrebna znanja i vještine za služenje u pričuvnom sastavu i ispunjava se jedan od uvjeta za prijem u djelatnu vojnu službu. U skladu sa Strategijom nacionalne sigurnosti ovim zakonom predlaže se mogućnost pokretanja programa osposobljavanja za pripadnike pričuvnog sastava mlađeg naraštaja putem kojih će se razvijati sigurnosna kultura. Predloženim zakonom regulira se donošenje odluka u dijelu koje se odnosi na uporabu i korištenje Oružanih snaga. Predlaže se urediti da Oružane snage mogu prijeći granice radi pružanja humanitarne pomoći na zadaćama protupožarne zaštite na temelju odluke koju jedanput godišnje donosi Vlada. Na temelju iskustava u dosadašnjoj primjeni Zakona o obrani ocijenjeno je potrebno propisati na predloženi način uređenje ove problematike. Također predlaže se da odluku o prelasku granice RH radi protokolarno ceremonijalnih aktivnosti postrojbi razine voda i niže donosi ministar obrane. Navedeno područje do sada nije bilo uređeno te predlagatelj predlaže to urediti na ovakav način. Na temelju iskustava iz prakse u potpori civilnim institucijama u zadaćama zaštite i spašavanja predlaže se ovim zakonom ovlastiti načelnika Glavnog stožera da zbog povećanja operativnosti može zapovijedati privremeno stavljanje u pripravnost dijela postrojbi Oružanih snaga. I konačno, financijska sredstva za provedbu ovoga zakona osigurana su u Državnom proračunu RH na razdjelu Ministarstva obrane. Predlažemo da se zakon usvoji. Izvolite.

Mene tri stvari interesiraju i ja bih volio samo da prenesete ovo na druge razine tamo, operativne strateške. Prvo, spomenuo sam jutros ove borbene rodove, jedna stvar me ovo zanima, što znam iz bivšeg iskustva. Bivše vojske su imale probleme sa popunom borbenih rodova i svi su htjeli ići tamo, htjeli su biti tehničari tamo zubni tehničari, sigurnosni sustavi itd. kuhari, a na kraju to je riješeno ovako da su u nekim vojskama primijenili jedan zakon kada potpišete ugovor da prve tri godine morate provesti u borbenim rodovima, znamo što je to topništvo, pješaštvo, oklop. Ne znam jeli to dorađeno do kraja. Tko piše te taktičke priručnike od razine voda do brigade? Ako mi ne znamo danas šta je dežurno oružje na razini voda to znači da nismo odradili posao. To je to ja bi reko, i naučene lekcije. Imate neke vojske su ustanovile npr. Amerikanci imaju ginulo se na taktičkoj razini, Amerikanci imaju školu samo za standardizaciju taktičkih postupaka i to je isto važno. To su te tri temeljne stvari što sam htio spomenuti, ta aktivna pričuva ustvari govorili ste o pričuvi, ali prvenstveno bih govorio o tim borbenim rodovima, novi ugovor, drugo je bilo taktički priručnici i treće ovo što sam rekao to zadnje. Uvaženi gospodine zastupniče, evo ja ću reći gospodine generale. Ovako, mogu vam odgovoriti pozitivno na sva tri pitanja. što se tiče rodova znači imamo podjelu na borbene rodove, rodove borbene potpore, a to se inače rješava Zakonom o službeni u Oružanim snagama članak 41. na način da načelnik Glavnog stožera predlaže ministru odluku na koji način se to rješava. U toj odluci još su i službe i službe potpore i svi oni elementi koji su potrebni da bi se zadaća mogla kvalitetno odraditi. Što se tiče naučenih lekcija u sustavu Ministarstva obrane i Oružanih snaga postoji sustav na koji način je definirano kako doći do naučenih lekcija. Vi dobro znate da nakon svake akcije, operacije, moraju raditi … [[Govornik se ne razumije.]] i određene analize, kako bi drugi puta bili bolji, tako da budite sigurni da je to uređeno. I izdaju se između ostalog i naučene lekcije. A što se tiče priručnika imamo uređen sustav izdavaštva, a u izradi samih priručnika, rade stručna tijela oružanih snaga i Ministarstva obrane. I hvala lijepo na pitanju. Zahvaljujem. Žele li sada izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ako ne, otvaram raspravu, prvi je na redu Klub zastupnika HDZ-a, poštovani kolega Anđelko Stričak, izvolite. Poštovani predsjedniče, kolegice i kolege, državni tajniče. Kao što je već rečeno i u raspravi u prvom čitanju, ove izmjene i dopune Zakona o obrani, usko su vezne uz Zakon uz sustav domovinske sigurnosti. Jer uspostavom sustava domovinske sigurnosti, uloga obrane i oružanih snaga RH dobiva na većoj važnost. Sustav domovinske sigurnost stvoren je kako bi se RH s uspjehom nosila s sigurnosnim izazovima današnjice. Nakon Domovinskog rata, najveća kriza je bila migrantska kriza. Na godišnjoj razini, suočeni smo s brojnim elementarnim nepogodama. Danas se borimo s poplavama, prošlo ljeto s požarima. U tom smislu nužno je otkloniti nedostatke i u što je mogućem kraćem roku uspostaviti stabilan obrambeni sustav, spreman odgovoriti na svakakvi izazov. Ove izmjene i dopune Zakona o obrani sadrže niz rješenja koja bi trebala omogućiti upravo to. Štoviše, predlagatelj je prihvatio niz primjedbi iznijetih u raspravi u prvom čitanju i na taj način poboljšao konačni prijedlog zakona, što ukazuje na nužnost zajedničkog pristupu rješavanju sigurnosnim problemima, kroz međusobnu suradnju i uvažavanje. Kako bi se postigla zadovoljavajuća otpornost na rizike i … [[Govornik se ne razumije.]] nacionalne sigurnosti potrebno je proširiti obuku i obrazovanje djelatnog i pričuvnog sastava oružanih snaga RH te detaljnije i preciznije definirati obveze i prava pričuvnika. Ovim će se izmjenama i dopunama Zakona o obrani, omogućiti mogućnost pokretanja novih programa osposobljavanja za pripravnike pričuvnog sastava, mlađih naraštaja putem kojih će se razvijati sigurnosna kultura, te jačati svijest kako je sudjelovanje u obrani pravo i obveza svakog državljanina. Također proširiti će se personalna baza za popunu kako profesionalnog tako i pričuvnog sastava oružanih snaga RH i time omogućiti operativnost u provedbi zadaća. Ovim se izmjenama i dopunama regulira mogućnost osnivanja visokog učilišta, za provedbu unaprjeđivanja, obrazovanja i znanstvene djelatnosti za potrebe obrane. Nadalje, propisuje se da oružane snage mogu prijeći granicu RH, radi pružanja humanitarne pomoći na temelju odluke koju donosi Vlada RH, uz prethodnu suglasnost predsjednika RH, što predstavlja razradu odredbi čl. 7. Ustava RH. Također, jedna od zanimljivijih novina, jest utvrđivanje ovlasti načelnika glavnog stožera oružanih snaga RH, da može zbog povećanja operativnosti i postupanja, zapovjediti privremeno stavljanje u pripravnost dijela postrojbi oružanih snaga RH. Međutim, možda jedna od najzanimljivijih izmjeni jest ona koja se odnosi na čl. 3. točku 3. kojom se omogućuje da se za oružane snage RH, koristi naziv Hrvatska vojska. Odavde evo, čestitam svim pripadnicima Hrvatskim oružanih snaga, Hrvatskoj vojsci, na uključenosti, obrani od poplava, gdje zaista svesrdno pomažu našim sugrađanima koji u unesrećeni zbog tih poplava. Zahvaljujem, nemamo ni jednu repliku, pa idemo na raspravu Kluba zastupnika HNS-a poštovani Stjepan Čuraj. Izvolite. Zahvaljujem predsjedniče, evo vrlo kratko, samo par stvari koje bi želio istaknuti u ime Kluba HNS-a. Naime, što se tiče ovog zakona, dakle, detaljno se uređuje kategorija pričuvnog sastava ročnika nerazvrstanih i razvrstanih pričuvnika, naravno, mi znamo i vidjeli smo da je potrebno proširiti obuku i obrazovanje djelatnog i pričuvnog stanja oružanih snaga, toga smo svjesni. I vidjeli smo na nemilim događajima, koji imaju elemente i koje jesu bile proglašene kao elementarne nepogode, da je vojska odradila veliku ulogu i da mislimo da i tu sustav i civilne zaštite, a time i pričuvnih ročnika, sigurno bi mogao pripomoći sigurnosti naše zemlje. Ono što je najbitnije i naj možda ne mogu reći kontroverznije, samo taj dio, koji se regulira oko služenja u pričuvnoj sastavi, ja bi želio ovdje napomenuti, da je to već osigurano od ranije, u čl. 21. Zakona, dakle, koji je govorio i prije da se vojna obveza sastoji od novačke obveze, obveze služenja vojnog roka, odnosno, civilne službe i služenja u pričuvnom sastavu oružanih snaga, dakle to je nešto što je već i sukladno i Ustavu već dugi niz godina. Ono što ovaj zakon propisuje, točno kada se to dogodi, pokaže potreba za kada nije na snazi, obveza služenja vojnog roka, da onda se, jasno za i određeno urediti, materijalnih prava tih svih ljudi koji su zapravo mladi od 55 kada se govori o muškarcima između 18 i 55 i između 18 i 50 kada u slučaju dobrovoljnog kada se govori o ženama, kada oni služe, da se, kao što smo čuli i ovdje od predlagatelja, da se njihova materijalna prava i njihovi druga prava ne time dovode u pitanje. Dakle, kada govorimo i o financijama i o plaći i stoga samo želim ovdje napomenuti, da ovo nikako ne smije i nije nikakvi, neki, ajmo reći preduvjet uvođenja obveznog služenja civilnog roka. Naravno Klub HNS i HNS je već davnih dana to artikulirao i bio za ukidanje obveznog služenja. Dakle, ovdje se samo većim dijelom reguliraju prava onoga već što od prije postoji tako da mislimo da u konačnici će to za one slučajeve kada smo imali 2013. koliko se sjećate gdje je bilo dosta prijepora ljudi koji rade, koji imaju obrte koji imaju određene i obiteljske statuse, mislim da je ovdje dosta dobro regulirano tko može, tko ne može i tko može odgoditi i mislim da se taj dio pomno uređuje kako bi zbilja poštovali sva prava. Izvolite. Poštovani predsjedniče, poštovani zastupnici. Ukratko samo par primjedbi sada na ovaj Zakon o obrani koji imamo pored nama.

Dakle, Strategija nacionalne sigurnosti temeljni je bio dokument koji je bio bitan da se donese kako bismo očuvali integritet RH i njenih građana u nadolazećem desetljeću. Unatoč tome što se odnosi na relativno dugačak vremenski period, on je bio nešto što definira ugroze, ciljeve, načine i sredstva za njihovo uklanjanje i bilo je definitivno u novom svjetlu da se donese kada znamo da je zadnja bila izrađena 2002. godine. Nakon što je ta strategija definirana mi smo mogli i vidjeli smo na koji način bi se trebalo organizirati sustav nacionalne sigurnosti koji je bio i ozbiljno narušen i mnogim situacijama koje su se desile od kornatske tragedije, ledene kiše u Gorskom kotaru, katastrofalnih poplava koje se evo i sada dešavaju i izbjegličke krize koje se dešavala tijelom 2016., 2016. Te pojave su ukazivale da je sustav upravljanja kriznim situacijama ima ozbiljnih propusta i da ih je potrebno redefinirati.

Dakle, pobjedonosni završetak Domovinskog rata i smirivanje stanja na ratovima i agresijom obuhvaćenom području bivše Jugoslavije nužno je dovelo do značajnog smanjenja vojnih efektiva u samoj regiji. Rapidno smanjenje Oružanih snaga i njihov prelazak na mirnodopski ustroj nije bilo praćeno i adekvatnom brigom da se zadrži ili pak uspori nestanak ogromnog iskustva i sposobnosti. Hrvatska je danas stabilna demokratska država, punopravna članica EU i NATO-a, ne postoji izravna prijetnja njenom suverenitetu. No ulaskom u sustav kolektivne sigurnosti oslobođeni su ogromni potencijali i resursi potrebni za držanje velike stajaće vojske. No pri svemu tome potpuno je zaboravljena i činjenica da moramo biti sposobni ipak odbraniti svoj teritorij i da oslanjanje isključivo na NATO je velika iluzija. Pričuvni sastav koji je s vremenom gurnut na marginu interesa dijelom zbog ekonomske situacije, a dijelom zbog nedostatka vizije i političke volje jedan je od bitnih čimbenika nacionalne sigurnosti zemlje. Njegov značaj nije samo vojni već i sociološki, psihološki, povijesni. I upravo je pričuva na svojim leđima iznijela prvu etapu agresije na Hrvatsku i u jesen '91. treba podsjetiti da je mobilizacijom 285000 vojnika i stvaranjem 77 brigada, a mobiliziranost na samom početku, a sve od ljudi koji su se obučavali kao pričuva u bivšoj državi uspostavljen je tada strategijski preokret i zaustavljena agresija. Pričuva je bila osnova te naše vojske. Dakle zadaća koju bi pričuva trebala imati u sljedećem periodu nisu samo isključivo vojne. Naravno da je temeljni zadatak pričuve potpora zadaćama Oružanih snaga RH u zemlji i u inozemnim misijama, ali uz to je i pomoć civilnim institucijama u raznim situacijama, pogotovo elementarnih nepogoda. Preskupo je dizati i onako malobrojnu djelatnu Hrvatsku vojsku u takve zadaće. Dakle, ulaganje u pričuvu u budućnosti ne treba shvatiti kao trošak već kao ulaganje u sigurnost zemlje, a sredstva koja bi se utrošila na to i nisu toliko velika kada se usporedi dobitak koji znači imati jednu spremnu pričuvnu, pričuvnu bojnu na području svake županije i za sve zadaće i izazove koji stoje pred nama. Ono što je i najobičnijem laiku upada u oči to je što nigdje u kriznim situacijama se ne pojavljuje snaga koja se inače u gotovo svim uređenim državama je prva na sceni, znači pričuva Oružanih snaga do ovog trenutka kada vi je napokon definiramo. Pričuva Oružanih snaga je u potpunosti zapostavljena odmah nakon završetka Domovinskog rada iako se taj rat ne bi mogao pobjedonosno završiti da njegovi sudionici nisu bili obučavani kao što sam rekla i kao pričuvnici u bivšoj državi. Kako obični vojnici tako i zapovjedni kadar od najniže do najviše razine u sljedećih deset godina i najmlađi iz generacije koja je iznijela Domovinski rat postat će prestari za bilo kakav oblik organiziranja u kriznim situacijama. Usporedo s time generacije mladih rasu potpuno neobaviješteni i neobučeni, neorganizirani i prepušteni sami sebi i u slučaju bilo kakve ugroze po zemlju ili bilo kojeg njenog dijela. Dakle ogroman intelektualni, fizički potencijal koji se može iskoristiti u kriznim situacijama do sada je ostajao po strani. Paradoksalno, taj potencijal želi biti upotrjebljen što je i samoorganiziranje branitelja dokazalo prije katastrofalnih poplava.

Nemamo nijednu repliku, pa onda prije nego što prijeđemo na pojedinačnu raspravu, pozdravio bih i drugu grupu učenika i učenica Osnovne škole Vugrovec iz Kašine, dobrodošli u Hrvatski sabor. [[Pljesak]] Sada je na redu poštovani kolega Stevo Culej. Izvolite. Ja ću općenito o hrvatskoj vojsci i onom što je proisteklo iz nje i gdje smo sada. Završetkom Domovinskoga rata prestala je potreba za velikom većinom hrvatskih vojnika kao i njihovih časnika i dočasnika. Svi ti ljudi našli su se u jednome trenutku neraspoređeni i nepotrebni u novom vremenu, u novoj budućnosti a danas smo svjedoci da su njihova stečena znanja i iskustva daleko od toga da su nepotrebna. Ali jednom stečena iskustva u najtežim vremenima ne mogu se nikako zaboraviti. Ovdje je i kolegica Strenja isto pričala o katastrofalnim poplavama koje su nas zadesile, a i danas smo svjedoci da se događaju. Ja bih vam samo htio približiti situaciju poplava u Gunji. Onog trenutka kada je pukao nasip kod Gunje, kada su se sve snage mobilizirale i otišle na sanaciju nasipa i u pomoć svim mjestima koja su bila ugrožena našao se je i hrvatski branitelj proistekao iz Domovinskog rata da daje svoj obol. U istom trenutku, dakle putem društvenih mreža, putem Facebooka i drugih hrvatski branitelji su se samoorganizirali, gdje su našli i mjesto okupljanja. Ja ću krenuti od slučaja Vinkovaca ispred hotela Slavonija u Vinkovcima gdje se u jednom trenutku okupilo preko stotinjak hrvatskih branitelja, što hrvatskih vojnika, što hrvatskih specijalaca gdje su ušli u autobuse, dupke ih napunili i otišli su prema Županiji put Štitara. Već u autobusu oni su se samoorganizirali. Našli su između sebe, prepoznali su svojega zapovjednika koji je do dolaska u Štitar ili u Županju već odredio tko je vođa skupine, koliko ljudi ima pod svojim zapovjedništvom. Znači na papiru iz džepa kojeg je izvadio on je napisao već komu koju funkciju i dužnost obnaša. Po dolasku u Štitar taj isti zapovjednik dobio je 9 km obrane od Štitara prema Županji i prema Babinoj Gredi. Dakle, on je svojim znanjem, predznanjem stečenim u Domovinskome ratu odmah, u roku odmah što bi se reklo, pristupilo organiziranju obrane. Na koji način? Na taj način da je podijelio nasip 9 km na 9 postaja, da je za svaku postaju odredio koji će bit zapovjednik skupine, koji će biti ljudi u kojoj skupini i oni su obilazili svaki svoj kilometar, tako da je istovremeno u svakom trenutku zapovjednik taj koji ih je poslao na zadaću u Štitaru u šatoru mogao znati šta se događa na određenom kilometru, 9 kilometara trase, ugrožene trase. To je mogao samo hrvatski vojnik iz Domovinskoga rata i zapovjednik iz Domovinskoga rata koji je u ratu ispekao svoj zanat. To ne može ni jedna služba iz kancelarije organizirati. Dakle, ni jedna služba već samo onaj tko je bio predan svojoj zadaći. Ali završetkom Domovinskoga rata prestaje uopće potreba za takvim ljudima, za njihovim znanjem, za njihovim vještinama, sposobnostima i oni svaki ponaosob odlaze svojim kućama sa onim što su stekli u Domovinskome ratu. Neki razočarani zbog takvoga postupka, odaju se drogi, alkoholu, kocki, svemu i svačemu. Neki duboko povrijeđeni i obolijevaju. Njihova znanja su podcijenjena i neiskorištena, a ovo je samo jedan primjer koji je evidentan da je njihova potreba i tako za njihovim znanjima bila potrebna. Onaj koji je naslijedio takvu Hrvatsku vojsku, koji nije nastavio a bilo ih je puno ministara koji nisu nastavili u izgradnji te Hrvatske vojske na temelju onoga što je steklo se iz Domovinskoga rata obezvrijeđena je Hrvatska vojska što smo i mi svi svjedoci ovdje koji sjedimo, barem oni koji dolaze iz takovih sredina u kojima mladići idu u Hrvatsku vojsku, koji rado idu u Hrvatsku vojsku i policiju, a to je barem kako kaže u ruralnim dijelovima Hrvatske jedini oblik egzistencije što bi rekli i utočište za iste. A mi smo bili u prošlom vremenu svjedoci da su mnogi hrvatski vojnici napuštali, dakle svoju službu čekajući da ispune rokove od 4 godine već koliko su potpisali ugovor i da odlaze za Njemačku. Dobivamo obučenoga vojnika koji četiri godine provodi u sustavu, stječe opet svoja znanja i zvanja i zbog onoga što se sve događalo po pitanju plaće, sredstava za život, plaćanja terenskih uvjeta, plaćanje straže, odvojenosti od obitelji taj isti vojnik je zbog nepravde koja je bila nad njim počinjena odlučio je i napuštati Hrvatsku vojsku i potražiti sreću preko granice. Sa generalom Krstičevićem, ministrom Hrvatske vojske, ministrom obrane dobivamo profesionalca iskusnoga čovjeka koji zasniva svoju retoriku i napredak Hrvatske vojske samo na čovjeku, jer čovjek je temelj svega. Tehnika ne vrijedi ništa ukoliko nemamo kvalitetnoga čovjeka koji će to ispuniti i napraviti ono što treba u datom trenutku. Hrvatski vojnik, ako mora ići na stražu ili na teren, a razmišljati da li mu je kod kuće supruga i dijete zbrinuto, on neće razmišljati ni o straži, ni o svome poslu, on će razmišljati samo o svojoj kući i kako da dođe kući da zaštiti svoju obitelj. Kad on bude siguran da je njegova obitelj kod kuće na sigurnom i da je zbrinuta, a ne da mu supruga mora ići u nadnicu ili ne daj Bože u Austriju, Italiju, Njemačku čuvati starce dok mu roditelji čuvaju djecu, a on je na straži ili na terenu koji mu nije adekvatno plaćen. To je bit vojnika. I bit je da smo od putujuće vojske koja je svakodnevno u autobusima migrirala po cijeloj Hrvatskoj, da smo barem neke približili njihovim kućama i njihovim gradovima da budu uzor, ponos, sigurnost i stabilnost svojim građanima, od vojarne u Vukovaru, vojarne u Sinju, a kako čujemo bit će i u Varaždinu. Poštovani kolega Glasnović, izvolite. Puno ste toga iznijeli, o nekim stvarima se još ne može govorit o Domovinskom ratu, ali dolazi vrijeme i za to. Primjer jedan: dobro ste govorili, kod nas nije bilo vojnog pravnog sustava na mjestu. Niti su vojni svodovi funkcionirali, svi su se vojni problemi slijevali na civilne sudove, a ja bih rekao nerad nekih u ratu je bilo na razinu izdaje-veleizdaje. I kako mogu danas, kako mogu danas neki ljudi, koji su predali oružje te teritorijalnoj obrani, TOO bit ministri, možda, možda predali oružje TOO, a bili su sekretari narodne obrane. Kako je moguće, ako govorimo o novoj doktrini, da ljudi iz stare doktrine još rade u Hrvatskoj vojsci, kako je to moguće? Ako je ta doktrina poražena, zar nema mladih ljudi rođeni nakon 72. godine koji mogu provesti na djelu novu doktrinu? Ja sam molio kao Boga u vrijeme rata da se ustroji dočasnički kadar u Hrvatsku vojsku. To je neizbježivo. I da vojska mora pružit inicijativu organizacija, inicijativu i vodstvo do najniže razine. Nakon 2000 godine svi su maknuti generali, nikoga nije zanimalo naučene lekcije, ja što sam imao jer sam ustrojavao borbeni centar u jednoj drugoj državi sa 6 staza, najveći borbeni centar u ovom središtu Europe, dočasnički centar i simulacijski centar, te naučene lekcije nisu nikoga zanimali, nego ti su ljudi maknuti. Mi danas osjećamo posljedice toga da se razorila hrvatska vojska i hvala Bogu da je došao ministar Krstičević, vratio je počasnu stražu i ove druge stvari, ponos hrvatskoj vojsci što su ovi bivši probali uništit i da nam uništi kolektivnu memoriju, taj projekat još nije završen. Poštovani predsjedniče, Kolega Glasnoviću, ne da ste u pravu, potvrđujem sve ono što govorite, a posebno ću se osvrnuti da ovom Hrvatskom saboru često neki, koji nisu ništa doprinijeli ni u Domovinskom ratu, a ni u bilo kojem dobru prema Hrvatskoj državi, barem do sad nisu, možda će u budućnosti, ali su često znali podbadati sa neprimjerenim upadicama kako vas, pa tako i mene. Često su znali reći: ti si popravljao tenkove u JNA. Oni koji su uništili Đuru Đakovića i program specijalnih vozila nenamjenske proizvodnje tenkova M84. Oni koji su išli pomoći tom Đuri Đakoviću na način da su dokapitalizirali Đuru Đakovića, u biti Teslinu banku i neke njima podobne i pogodne likove koji su izvlačili novce iz Đure Đakovića i ništa dobro nisu tom Đuri Đakoviću donijeli, osim samome sebi. Ja jesam možda popravljao tenkove, ali sam nešto korisno napravio za Đuru Đakovića jer sam bio njihov radnik koji je bio dodijeljen … [[Govornik se ne razumije.]] vojno-tehničkom institutu u Beogradu i dobro znam o čemu govorim jer sam radio na tom programu, na namjenskom programu koji sada ne znamo u kakvom je stanju i kakav će biti, a Hrvatskoj državi i hrvatskom gospodarstvu taj program je itekako potreban, jer taj program, barem u bivšoj Jugoslaviji je bio dobar i čim su se ostvarili uvjeti da su sa Kuvajtom prodavali opremu, tj. te iste Ovime smo završili raspravu pojedinačnu. Sada bih trebao završno u ime Kluba zastupnika Živog zida i Snage, poštovani kolega Pernar, ali njega nema pa gubi pravo.

Poslovnika Hrvatskog sabora. Prigodom rasprave o ovoj točki dnevnog reda primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na drugo čitanje zakona. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave, članak 197. Poslovnika. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za obranu. Molio bih ponovo predlagatelja, poštovanog državnog tajnika Zdravka Jakopa da nam se obrati i pojasni Prijedlog zakona. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora. Uvažen gospođe i gospodo zastupnice i zastupnici. Zakon o službi u OS RH donesen je 2013. godine. Sveukupno od 252 članka Zakona ove predložene izmjene i dopune imaju 92 članka. Temeljni cilj predloženog Zakona je podići standard i uvjete života i rada vojnika, dočasnika i časnika, službenika i namještenika. Pripadnicima OS omogućiti bolji profesionalni razvoj i vraćanje dostojanstva vojnog poziva radi većeg interesa za pristup u OS.

Stoga, ključne promjene Zakona obuhvaćaju slijedeće: vraćanja plaćanja rada umjesto isključivog plaćanja dužnosti koji se pokazao i nepravičnim i neučinkovitim. Predlaže se također uvođenje posebnih naknada za stražu, dežurstvo i rad na terenu djelatnim vojnim osobama. Stoga se predlaže da se sadašnje odredbe prema kojima djelatnim vojnim osobama ne pripada pravo na uvećanje plaće za stražu, dežurstvo i rad na terenu izmijene tako da djelatnoj vojnoj osobi pripada pravo na te naknade. Riječ je, znači, o najčešćim zadaćama koje se obavljaju izvan redovitog radnog vremena. To rade, evo i danas. Što se tiče sigurnosti vojnog poziva, ovim odredbama, nakon suspenzije vojnog roka i uvođenja dragovoljnog vojnog osposobljavanja 2008. godine, prvi put je 2017. godine upućen 3. naraštaja dragovoljnih ročnika u istoj kalendarskoj godini. Stoga se predlaže da se za vojnike uvođenje prvog ugovora na određeno vrijeme, da bude na dvije godine, a drugog ugovora na neodređeno vrijeme u trajanju službe najdulje do 45. godine života vojnika. Time se zamjenjuju postojeća tri ugovora na određeno vrijeme, na 4, 5 i 6 godina. Predloženim rješenjem postiže se sigurnost zaposlenja i mogućnost planiranja uz sva prava koja rad na neodređeno vrijeme nosi. Ovim Zakonom predlaže se uvođenje kasnog prijema za vrhunske sportaše, odnosno prijema iznad propisane dobi. Takvo rješenje predloženo je da obuhvati i doktore medicine zbog njihove deficitarnosti u vojnom sustavu. Sada u sustavu imamo 31 vrhunskog sportaša koji je u statusu ugovornog pričuvnika na određeno vrijeme. Cilj predložene izmjene i dopune ovih odredbi je da se te osobe mogu primiti u službu na neodređeno vrijeme, bez ograničenja koje se odnose na dob, kako bi se te osobe sa svojim iskustvom i znanjem mogle, kako bi te osobe mogle biti instruktori u određenim područjima vojnog sustava. Takav model imaju i druge države. Za kandidate za časnike sa zvanjem doktora medicine predložena je dodjela časničkog čina natporučnika. Ovime se posebno priznaje dulje školovanje doktora medicine, a na tragu je rješenja oružanih snaga drugih država. Također, u skladu sa važećim Zakonom, vojnici tek tijekom zadnje godine trećeg ugovora u vojničkoj službi mogu biti premješteni uz osobnu suglasnost u drugo državno tijelo, čime se isključuje mogućnost i premještanje iz OS u Ministarstvo obrane. Budući da postoji interes i potreba da vojnici nakon završene vojničke karijere nastave raditi u statusu službenika, odnosno namještenika, predloženim Zakonom predlaže se urediti ovo područje tako da premještaj u državno tijelo ili javnu službu može biti bilo kada tijekom drugog ugovora. Što se tiče poboljšanja sustava profesionalnog razvoja, predlaže se rotacija zapovjednih i voditeljskih dužnosti i dužnosti prvih dočasnika svake 4 godine. S obzirom na to da rotacije svih dužnosti po sada važećem Zakonu nije provediva. Cilj je također olakšati višegodišnje planiranje i protočnost sustava, upravljanje osobljem te istodobno pružiti jasan pogled na karijeru djelatnim vojnim osobama. Posebno ističemo da se predlaže da najviša dob za prijem bude 30 godina s ciljem povećanja broja kandidata.

Također se predlaže iznimno da časnici i dočasnici struka i zdravstvene službe mogu biti raspoređeni na ustrojbeno mjesto do 2 čina više od osobnog čina, ali također najdulje na 2 godine. Iznimno, vojnik, vojni specijalist, DVO imenovana na dužnost vojnog izaslanika i na drugu vojno-diplomatsku dužnost, te DVO upućena u međunarodna tijela može biti raspoređena na ustrojbenom mjestu do 2 čina više od osobnog čina. Što se tiče poboljšanja potrebe za stanovanje, napušta se ovdje spomenuti koncept putujuće vojske, a novi raspored postrojbi omogućiti će pravodobno djelovanje u uvjetima pomoći stanovništvu i civilnim institucijama, stvaranje preduvjeta za narastanje snage i stvaranje percepcije lokalnog stanovništva o prisutnosti OS kao čimbenika sigurnosti i zaštite i dio sustava domovinske sigurnosti. Sadašnje stanje putujuće vojske i 110 autobusnih linija kojima se svakodnevno naši ljudi prevoze na posao u vojarne i na vojne poligone nije prihvatljiv. Radimo na rješenjima da se to drugačije uredi, te da se s time poboljša standard i kvaliteta života naših vojnika, dočasnika i časnika i njihovih obitelji. Također predlažemo promjene prema kojima je za novčanu potporu za stanovanje djelatne vojne osobe ključan raspored izvan mjesta prebivališta. Time se ispravlja sadašnje stanje u kojem je naknada bila moguća po premještanju iz jednog mjesta službe u drugo čime su osobito bili zakinuti najmlađi pripadnici koji nisu mogli ostvariti nikakvu naknadu pri prvom rasporedu. Sustavnom popunom osobljem koja gravitira prema novim lokacijama, postići će se stanje da većina pripadnika određene postrojbe živi i radi u gradu ili bližoj okolici gdje se nalazi njegova postrojba. Budući da je važećim zakonom propisano da svi djelatni vojnici za vrijeme službe u Oružanim snagama smještenim u vojnim lokacijama budu bez naknade, predlažemo propisati mogućnost djelatnim vojnicima na neodređeno i ugovornim djelatnim vojnicima mogućnost izbora smještena u vojnoj lokaciji ili izvan vojne lokacije zbog ostvarivanja društvenih, obiteljskih, socijalnih i drugih potreba kao i očuvanje motivacije za vojni poziv. Za drugo čitanje dorađeno je ovo rješenje na način da se predlaže da se djelatnim vojnicima može na osobni zahtjev odobriti smještaj izvan vojnih lokacija s pravom na organizirani ili ugovoreni prijevoz. Što se tiče podizanja spremnosti, Ministarstvo obrane je 2017. godine proglasilo godinom vojnika, dočasnika i časnika s temeljnim ciljem podizanja standarda i uvjeta života i rada pripadnicima hrvatske vojske. Ova godina 2018., godina je spremnosti. Djelatna vojna osoba dužna je održavati zahtjevanu razinu tjelesne spremnosti stoga se prvi puta u svrhu promicanja zdravog i kvalitetnijeg života i rada, ovo područje normativno uređuje. Kako bi hrvatski vojnik uspješno mogao izvršavati svoje zadaće, nužno je da ima zdrav način života i da bude aktivan, stoga smo uložili financijska sredstva i u novu sportsku opremu i sprave za vježbanje. Što se tiče djela prestanka službe i umirovljenja djelatnih vojnih osoba, ovim zakonom predlaže se da se uredi vrijeme prestanka djelatne vojne službe s pravom na starosnu mirovinu koji kao kriterije određuje propisane godine života ovisno o osobnom činu i pod uvjetom ispunjavanja godina mirovinskog staža. Temeljna zamisao predloženih odredbi je da se omogući točno utvrđivanje vremena završetka vojne karijere kako bi se djelatne vojne osobe pravodobno pripremile za tranziciju a vojno odsustvo osiguralo mogućnost, vrijeme i prostor za planiranje upravljanja ljudskim potencijalima. Većina OS-a a osobito u državama članicama NATO-a, ima definiran trenutak kada završava karijera djelatne vojne osobe. Što se tiče počasnih činova i stožernih brigadira, obljetnice, važne događaje iz Domovinskog rata obilježavamo s posebnim pijetetom i ponosom odajući počast svima koji su žrtvovali svoj život i zdravlje za hrvatsku slobodu i državnost. Iskazujemo dostojanstvo i poštovanje zaslužnima za hrvatsku slobodu. Stoga se predloženim zakonom propisuje da Predsjednik tj. Predsjednica RH može dodijeliti počasni čin časnika i generala OS-a hrvatskim državljanima i državljanima stranih država za osobite zasluge stečene u Domovinskom ratu. Počasni čin daje pravo na oznake i odgovarajuće vojne počasti bez prava na zapovijedanje i vođenje te nema nikakvu financijske učinke. Predloženim zakonom ispravlja se nepravda vezana uz status stožernih brigadira i pravna praznina koja je učinjena u Zakonu o službi u OS RH koji je donesen 2002. godine. Tu se radi o tada aktivnim djelatnim vojnim osobama osobnog čina stožernog brigadira a ne pričuvnim stožernim brigadirima i onima koji su imali počasni čin. Tih tridesetak osoba ima čin stožernog brigadira koji formalno-pravno ne egzistira te je tu problematiku potrebno urediti na način koji se predlaže. Ovo rješenje ne stvara nikakve financijske obaveze. I finalno, financijska sredstva za provedbu ovog zakona osigurana su u državnom proračunu RH na razdjelu Ministarstva obrane. I ja vas evo, u ime predlagatelja pozivam da se donese ovaj zakona. Hvala vam lijepa. Želi li možda izvjestitelj odbora uzeti riječ? Otvaram raspravu, u ime Kluba zastupnika MOST-a nezavisnih lista poštovana kolegica Ines Strenja-Linić, izvolite. Još jednom kratko danas brzo prolazim kroz ove zakone, oni su očito dobro dorađeni sa svim onim primjedbama koje jesu. Dakle pred nama je Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Oružanim snagama RH, sve predložene promjene izgledaju logične i potrebne i mislimo da je itekako bitno raditi na percepciji hrvatske vojske, da ona bude pozitivna i mislimo da zadnjih godina, ipak pogotovo evo otkad je ministar obrane ministar Krstičević da percepcija ide zbilja na bolje. Vidimo koliko je angažiran kako bi hrvatska vojska pomagala tamo gdje je potrebno jer dešavaju se i ove katastrofalne, zbog klimatskih promjena i požari a sad i ove poplave a isto tako ono što njegova zadaća bila, i što je njegova vizija bila, to je da treba poboljšati status vojnika, časnika i dočasnika jer je to nešto što se godinama zanemarivalo i definitivno je dovelo do toga da i prema vani ta vojska nije izgledala onako kako treba ali i mnogi su odlazili iz sustava nezadovoljni načinom na koji su mogli i napredovati, na koji način su mogli ostvarivat sve one svoje potrebe što treba svaki vojnik u svakoj suvremenoj vojsci. Ja bi svako isto tako rekla da je vrlo pozitivno to što je definitivno sada regulirano kao što je i potrebno, svaki rad adekvatno platiti, vraćanje posebnih naknada za stražu, dežurstvo, rad na terenu djelatnim vojnim osobama to je potiho bilo maknuto. Ti ljudi su to odrađivali, ali nisu za to bili plaćeni i drago mi je da napokon ovim ćemo to definirati. Dobro je da idemo sa izmjenom postojeća tri vojnička ugovora na 4, 5, 6 godina koji se zamjenjuju sa dvama ugovorima, jedan na dvije godine i drugi na neodređeno, time zbilja pogoršavamo sigurnost tih mladih ljudi koji evo, ovih dana smo svjesni da su natječaji za prijem u Hrvatsku vojsku, da im se na neki način osigurava da tamo vide svoju karijeru i svoj život koji će biti i adekvatno plaćen, ali i osiguravat nekakvu sigurnost kroz te ugovore koji će sada biti drugačije koncipirani. Liječnička struka, ja uvijek o njoj mogu govoriti dosta, pogotovo zato što liječnici su u ratu bili nešto što je bila samo naša, na neki način posebnost, zato što je hrvatski liječnik, liječnik u Hrvatskoj vojsci, u ratu bio zajedno sa vojskom u rovu i tamo gdje zapravo vi u svakoj vojsci imate praktički vojnike bolničare pa tek onda medicinske tehničare pa ne znam gdje su onda liječnici. Naši su bili tamo i naši liječnici su i u ratu imali, mi smo imali startni čin se mogao dobit negdje nakon '92.-e, treće su donijeli odluku da je startni čin bojnika, onaj koji je od ’91.-e u vojsci, satnika koji je od '92.-e, ali da svi ovi ostali su zapravo mogli dobiti čin natporučnika. Ovo se sad definitivno vraća jer mi moramo znati da se plaće u Hrvatskoj vojsci dobivaju i prema činovima, bez obzira na dužnost koja se obnaša, čin je ipak ta osnova. Liječnika nema, liječnika nema zbog toga i u Hrvatskoj vojsci, deficitaran su kadar. Nemogućnost profesionalnog razvoja posebno se odnosi na liječnike jer je sasvim drugačija priča kada su liječnici u nekim velikim zdravstvenim ustanovama, a ne zatvoreni unutar samih vojarni, tako da mislim da je dobro da se ovim zakonom regulira da časnici i zdravstvene službe mogu biti raspoređeni na ustrojbenom mjestu do 2 čina više od osobnog čina i najdublje dvije godine i da startni čin bude čin natporučnika. Isto tako htjela bih napomenuti da mi je žao da sve ove godine nismo nikada sjetili se i shvatili da je u Hrvatskoj vojsci i u ratu bilo jako puno pripadnika, bilo je puno pripadnika, ne jako puno, ali je bilo pripadnika iz stranih država i mislim da je dobro da se zakonom napokon propisuje to da ovo odličje se može znači, počasni čin časnika i generala Oružanih snaga da se može dati i državljanima i državljankama stranih država za osobite zasluge. Htjela bih samo reći da u vezi članka 84. dakle za provedbu obrazovanja i znanstvene djelatnosti za potrebe obrane mogu se osnivat visoka učilišta u skladu sa zakonom kojim se uređuje znanstvena djelatnost i visoko obrazovanje. Dakle nije jasno da li se postojeće obrazovne institucije Oružanih snaga planiraju uskladiti sa sustavom civilnog školovanja i na taj način ih dići na razinu visokih učilišta, što bi omogućilo verifikaciju, nostrifikaciju i priznanje vojnih škola i diploma, ili se planira uz postojeći civilnom sustavu neprilagođeni vojni sustav školovanja osnivat dodatno visoka učilišta. Dakle niti jedna diploma iz sustava vojnog školovanja nije priznata i na temelju nje se ne može dobiti nikakva stručna ili znanstvena kvalifikacija. Programi, predmeti i predavači na vojnim školama su usklađeni sa civilnim standardima, ali do sada nije bilo političke volje da se to sve i uskladi sa civilnim sustavom, što bi bilo dobro i mi pozdravljamo da napokon riješimo i pitanje zapravo visokog obrazovanja unutar same Hrvatske vojske i Oružanih snaga. Klub MOST-a nezavisnih lista će podržati ovaj zakon, ukoliko budemo imali još neke primjedbe, amandmani će stići još za vrijeme ove rasprave i mislimo da je dobro da napokon ostvarujemo ono što smo i rekli, a to je da moramo vojnike, časnike i dočasnike koji su predugo čekali u ovoj situaciji i problema što se tiče ekonomske situacije zemlje i krize, napokon su dočekali da najzad razmislimo o njima, predložimo promjene i poboljšamo njihov status u cjelini. Poštovani kolega Anđelko Stričak. Izvolite.

Podpredsjedniče Hrvatskog sabora, kolegice i kolege.

Taj se cilj nastoji ostvariti kroz povećanje standarda života, rada i obuke pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske, promicanja vojnog poziva i vrijednosti Domovinskog rata, povećanja sigurnosti i zaštite stanovništva, a u kontekstu promjena u sigurnosnom okruženju te odgovora na sigurnosne izazove. Napušta se koncept putujuće vojske, a pristupa se sustavnoj popuni osobljem koje gravitira prema novim lokacijama čime se želi postići stanje da većina pripadnika određene postrojbe živi i radi u gradu ili bližoj okolici gdje se nalazi njegova postrojba. Također, na taj se način stvaraju preduvjeti za narastanje snaga i stvaranje percepcije lokalnog stanovništva o prisutnosti Oružanih snaga RH kao čimbenika sigurnosti i zaštite te omogućavanje pravodobnog djelovanja uvjetima pomoći stanovništva i civilnim institucijama. Upravo iz tog razloga Oružane snage RH se vraćaju u Vukovar, Sinj, Varaždin i Ploče, kao Varaždinca zaista me raduje da se Pume vraćaju doma. Započet je proces tranzicije pomlađivanja Oružanih snaga RH novim zapovjednim kadrom školovanim u inozemstvu i s iskustvom u Domovinskom ratu. Ove izmjene i dopune donose pozitivne promjene vezane uz materijalna prava djelatnih vojnih osoba koje će se očitovati kroz uvećanje plaće putem naknada za posebne oblike rada u službi, za rad u terenskim uvjetima, stražarsku službu, dežurstvo, najčešćim zadaćama koje se obavljaju izvan redovnog radnog vremena. Izmjene i dopune donose određena poboljšanja vezano uz prava djelatnih vojnih osoba iz mirovinskog osiguranja, posebno kroz omogućavanje točnog utvrđivanja vremena završetka profesionalne vojne karijere kako bi se djelatne vojne osobe pravodobno pripremile za tranziciju, a vojnom sustavu osigurala mogućnost, vrijeme i prostor za planiranje, upravljanje ljudskim potencijalima. Ove izmjene i dopune omogućuju učinkovitije stvaranje svrhe pojedinih instituta, prvenstveno se tu misli na promjene u trajanju ugovora na određeno vrijeme kojima vojnici, mornari pristupaju u djelatnu vojnu službu. Promjene vezane uz dobnu prikladnost za vojnički službu, pitanje vojnog osposobljavanja i pristupa u Oružane snage RH, priznavanje dobrovoljnog vojnog osposobljavanja kojima je prekinuta kadetska služba, uvođenje kasno prima za vrhunske sportaše, izravni prijem kadeta, poboljšanje statusa časnika sa zvanjem doktora medicine dodjelom časničkog čina natporučnika, poručnika, fregate, ukidanje ograničenja roka osposobljavanja vojnih specijalista, utvrđivanje statusa vojnika mornara nakon završene vojničke karijere, uređivanje statusa djelatnih vojnih osoba izabranih u nastavno suradničko znanstveno ili znanstveno nastavno zvanje, a koje su sudjelovale u nastavi na studijskim programima ili znanstvenim istraživanjima odnosno projektima na Hrvatskom vojnom učilištu i kojima je završila djelatna vojna služba, utvrđenja vremena završetka profesionalne vojne karijere kako bi se djelatne vojne osobe pravodobno pripremile za tranziciju, a vojnom sustavu osigurala mogućnost, vrijeme i prostor za planiranje upravljanja ljudskim potencijalima i drugim pitanjima. Predlagatelj je prihvatio dosta prijedloga iznijetih u prvom čitanju i na taj način poboljšao predložene izmjene i dopune. U ime kluba HDZ-a predlažem da podržimo prijedlog donošenja ovog zakona. Zahvaljujem kolegi Stričaku na ovoj raspravi. Prelazimo na sljedeću raspravu, poštovani kolega Stevo Culej. Izvolite, državni tajnik Zdravko Jakop. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovane saborske zastupnice i zastupnici. Prije svega želio bih možda kratko odgovoriti na ono pitanje vezano za visoka učilišta. Znači ovim Zakonom o obrani omogućava se osnivanje visokih učilišta za obrazovne i znanstvene djelatnosti, a već sada imamo verificirane određene programe u okviru Sveučilišta u Zagrebu, tako da radimo na tome i ja se nadam da ćemo vrlo brzo to dići još i na višu razinu. Evo na kraju vam se svima želim zahvaliti na raspravi i još jednom koristim priliku pozvati vas da se ovaj zakon donese jer on bi nam trebao omogućiti još kvalitetniji i bolji rad. Hvala vam lijepa. Zahvaljujem državnom tajniku gospodinu Jakopu na završnoj riječi. S ovime smo iscrpili sve rasprave. Zahvaljujem još jednom državnom tajniku Zdravku Jakopu u Ministarstvu obrane i njegovim suradnicima gospodinu Zoranu Piličiću pomoćniku ministra, Petru Mihatovu također pomoćniku ministra i Petru Baraču glavnom tajniku u Ministarstvu obrane na sudjelovanju i obrazloženjima ovog konačnog prijedloga zakona. Glasovat ćemo o ovoj točki kada se za nju steknu uvjeti. Sada poštovane kolegice i kolege bismo trebali ići na sljedeću točku Prijedlog zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti, prvo čitanje, P.Z. broj 260, ali budući da matični Odbor za pravosuđe još nije raspravio ovu točku i zakazana je sjednica u 13,30 nakon toga nadam se da ćemo moći raspravljati o ovoj točki. Određujem stanku do 15,00 sati kada nastavljamo s radom plenarne sjednice.